Pan předseda Bartošek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím, k panu místopředsedovi Filipovi, já bych ho požádal, aby příště pouze řídil schůzi a nekomentoval, kdo jakým způsobem bude v rámci klubů hlasovat. Tak to pro pořádek. Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

Jenom jedna nepřesnost tam byla: vy jste řekl, že paní ministryně nepředložila návrh řešení důchodové reformy.

Pan předseda Bartošek bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Čímž pouze říkám, že jestliže tato vláda anebo kdokoliv chce řešit celou situaci, není to pouze o trestu, je to i o motivaci a nabídnutí řešení. To bylo předmětem mého vystoupení. Děkuji. Faktické poznámky další nejsou, takže se vracíme k těm, co jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Heleďte, kdyby byla, přátelé, ta naše politika sociální tak dobrá, tak by se počet lidí ve vyloučených lokalitách nezvyšoval, nezvyšoval by se počet vyloučených lokalit, ale opak je pravdou.

Víte, co mají společného? Že se o ně nikdo nestará. Vůbec nikdo.

Kdy se to zastaví? Ta druhá skupina lidí je totálně naštvaná. Takže kdo tady vytváří to napětí v té společnosti? No přece my. My rozdáváme peníze pracujících lidí těm, co nepracují!

Takže když chcete vyčistit sídliště, třeba v Mladé Boleslavi, kde jsou lukrativní byty, no tak se domluvíte s nějakou agenturou, která vám zajistí byty ve Šluknovském výběžku.

Ano, tento zákon je strašně důležitý. Ano, je docela nedokonalý. Je tam celá řada nedokonalostí, pojďme pracovat dál.

Ale přestaňme tady vytvářet dojem toho, že se tady někomu chce ubližovat. To není pravda.

Musí se to řešit!

A jsou to slušní. Za to neseme odpovědnost my. Tento zákon pomůže narovnat ty vztahy. A pojďme ještě hledat další kroky a další zákony, abychom to srovnali. Díky. To byla moje poznámka.